Víte, on samotný dopad sankcí, pokud budou uplatněny a budou protisankce, bude pro Českou republiku velmi zdrcující.

Sankce v bankovní oblasti povede jenom k tomu, že ještě bude urychlen vznik zlatého rublu podloženého zlatem.

To je dlouhodobá diskuse řady ekonomů na různých světových fórech. A podotýkám, že je podložená hodnověrnými ekonomickými rozbory těch bank, které se opravdu nebojí toho, jakým způsobem postupuje Mezinárodní měnový fond. A jediné, co nám v Evropě zbývá k rozhodnutí, je, jakým způsobem budeme postupovat jako emancipovaná součást multipolárního světa.

Pád Říše římské také nikdo nepředpokládal. A věřte mi nebo ne, v tomto ohledu ty státy, které mají co mluvit do světové ekonomiky, do světové politiky, se nesmíří s tím, že o jejich osudech budou rozhodovat jiní.

Dovolte mi, abych řekl, že vzhledem k tomu, že nejde hovořit o sankcích, o jejich rozměru, protože ta podmínka tady je a Evropa je neuplatňuje, abych prohlásil, že klub KSČM tento bod programu nebo tuto schůzi nepodpoří.

Děkuji vám. Děkuji. Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Schwarzenberg.

Máte slovo, pane poslanče.